Ano, děkuji. Já bych jenom krátce reagoval takovým upřesněním na to, co tady říkal pan vicepremiér o organizaci výzkumu a vývoje, protože buď to řekl ve zkratce, nebo to všichni nemuseli pochopit, anebo to neřekl úplně přesně. Rozpočet, který se rozděluje do jednotlivých kapitol pro výzkum a vývoj, se schvaluje zvlášť. Není to v rámci těch kapitol.

V jeho čele stojí právě člen vlády, pan vicepremiér Bělobrádek. Tento orgán doporučuje vládě, jakým způsobem bude rozdělen rozpočet na výzkum mezi jednotlivé poskytovatele, ale také celkové výdaje, které na výzkum a vývoj půjdou. To znamená, že je odpovědností pana vicepremiéra, jaký návrh rada předloží, je jeho odpovědností, jak to prosazuje ve vládě.

I s ohledem na to, že existují určité závazky České republiky, určité sliby a určité potřeby velkých infrastrukturních center, která jsme vybudovali, a je dobře, že jsme je vybudovali, a ty musejí být naplněny i prostřednictvím dobře sestaveného rozpočtu. Takže pane vicepremiére, máte vliv na ten rozpočet, je to tak i podle legislativních úprav a nesete za to i odpovědnost. Proto se vás na to tady můžeme ptát.

Kolegyně a kolegové, je to skutečně velmi stručné a věcné. Ve své poznámce navazuji na vystoupení pana kolegy Kádnera, který tady zmínil ony dva pozměňovací návrhy, které se týkají výnosů z těžebních prostorů a vytěžených nerostů.

Tou položkou je daň z přidané hodnoty.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě jednou dobré dopoledne. Obracím se na pana vicepremiéra Bělobrádka. Pane vicepremiére, vy jste nám tady sdělil, co všechno dobrého jste učinil, jednak vy jako osoba, jednak jako předseda strany. Ale v tom výčtu nám přece jenom chybí to, co jste učinil jako předseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace! A jestliže jste hovořil o tom, že není pravda, že byste neměli během minulého roku žádné výsledky, a že je celá řada materiálních důkazů, tak já vidím jako jediný důkaz to, že poklesly v přepočtu k HDP investice do vědy a výzkumu. A pokud samozřejmě přicházíme v příštím roce o evropské zdroje, je to o důvod navíc, abyste se snažil doplnit tyto výdaje. Děkuji.

Děkuji pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem přesvědčený, že jsem vám odpověděl, a to v tom smyslu, že došlo k navýšení rozpočtu. Myslím, že to je zcela legitimní. Nejsem spokojen, přičemž nijak nerozporuji slova pana vicepremiéra Babiše, protože nejsem ministr. Já se samozřejmě nijak nezbavuji zodpovědnosti za to, co jste říkali. Nicméně rada vlády pouze navrhuje. Rozhoduje o tom vláda. To znamená, já jsem na té vládě za to bojoval, ale byl jsem přehlasován. A stejně tak jsou tady věci, které jedna po druhé se dají dohledat. Pokud chcete jednotlivé věci, můžu vám je dát, a to jsem vám říkal, klidně písemně. Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se pan kolega Marek Černoch k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Je to věc, ke které se vláda České republiky zavázala.

Nyní pan poslanec Marek Černoch s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Martin Plíšek také s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Válkové ohledně dohledu nad exekutory, protože je tady snaha nějakým způsobem to řešit, lidově řečeno dostat exekutory na koleje.

Naopak, ty peníze na to jsou potřeba, protože dohled nad exekutory je jeden z účinných nástrojů. A já bych jenom byl rád, jestli by bylo možné, aby paní ministryně odpověděla, jakým způsobem tyto věci chce řešit, pokud nepodpoří takovýhle návrh. To je poslední faktická poznámka. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já zareaguji na svého předřečníka v reakci na slova paní ministryně. Paní ministryně tady řekla, že nemá prostředky na kontrolu a dozor nad exekutory se zdůvodněním, že tyto prostředky a samozřejmě ve velké výši jsou nutné pro výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem. Přitom její náměstci na finančním podvýboru nám potvrdili, že tyto prostředky v příštím roce nebudou spotřebovány a že mohou být použity na projekt elektronických náramků pro vězně.

Protože jestli mohou být využity na elektronické náramky pro vězně, případně na další projekty, a náměstci nám řekli, že projekt výstavby justičního areálu nebude realizován v té podobě, jak je rozpočtováno v rozpočtu kývají tady i poslanci ústavněprávního výboru , tak tady vidím rozpor mezi tím, co paní ministryně říká, a jaká je realita.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady loni při projednávání rozpočtu na letošní rok mluvil o tom, jakým způsobem se rozpočet projednává, jednotlivé kapitoly ve výborech. Loni to bylo tak, že jednotlivé výbory, abych mluvil za svůj hospodářský, projednaly příslušné kapitoly, rozpočtový výbor potom tato usnesení vzal, hodil je do koše a udělal si usnesení své naprosto v rozporu s tím, co schválily příslušné výbory.